Takže pan Jurečka tvrdí, že tato vláda vlastně dělá prosperitu.

Jak je to možné? Pan ministr financí je rád, že mu to tam padá, ty stovky miliard, a nechce to řešit.

Je to jenom o elektřině.

Dělat tolik demonstrací hlavně pro důchodce je problematické, takže ve čtvrtek bude demonstrace ve prospěch nového pana prezidenta. A jeden z vás mi napsal geniální nápad, jak udělat ten protest.

Takový nápad.

A souhlasím s tím, že se to týká dalších let.

Já fakt tomu nerozumím. Všechno by se změnilo. Nestálo by to ani korunu. ČEZ by si to zaplatil! Ani korunu z rozpočtu.

Takže vážení důchodci, všechny proklamace tady vlády, že vy jste tady nějaké zatížení pro náš stát, jsou skutečně sprosťárna. Není to pravda. A samozřejmě nikdo tady nechce mezigenerační problém. My chceme, aby mladé rodiny si mohly koupit nemovitost, ale ony si nic nekoupí. Česká národní banka! Dodatečné zisky bank?

Někdo mluví o dalších generacích, a jak mají mít děti, když nemají, kde pořádně ani bydlet nebo v nějakých adekvátních podmínkách?

Já nevím, kdo to vymyslel, ale je to geniální, protože pan ministr zkrátka si udělal z firem banku. Proč? Protože ten windfall tax, to takzvané dodatečné zdanění, a to skutečně pro zahraniční investory, kteří přišli do této země nebo přicházejí na základě volebních programů pětikoalice, které vznikem vlády už neplatí, a programové prohlášení vlády je jiné, než slibovali. A samozřejmě tohle nové, které jsme ještě neviděli, tak tam už není vůbec nic.

A potom to bude muset vracet.

Všechno vyřeší.

Tady se píše: Možná ještě nikdy nebyl státní rozpočet Česka zatížen tolika neznámými a riziky jako letos. Hlavním důvodem je stále jen těžko odhadnutelný vývoj cen energií, který ovlivňuje mimořádné příjmy i výdaje státu. A naplánovány jsou na 100 miliard na obou stranách.